Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Zeptám se, kdo z toho bude mít tedy majetkový prospěch, pokud budete takovou činnost provádět v tom lese, vytěžíte to dřevo.

A ty můžete ošetřit jiným způsobem než nějakou dohodou o spolupráci. Děkuji a poprosím k mikrofonu místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Pane ministře, nevím, jestli si uvědomujete, co jste řekl.

Protože ekonomický prospěch nebudete moci nijak ošetřit. No nebudete, protože dohodou o spolupráci nemůžete vytvořit...

Ale konkrétně udělat.

Ale v tomhle ohledu, a myslím si, že se nemýlím, když se podívám na současný občanský zákoník a podívám se na možnosti, tak vy ve skutečnosti říkáte: My sice podporujeme školství, ale budeme ho sdírat tím, že budeme mít možná práci ve mzdě, anebo spíše budeme chtít od těch lidí, aby pracovali zadarmo. Tak to těm ředitelům škol řekněte! Opravdu, to se vám povedlo! Jestliže to nevíte, aspoň se přiznejte, že nevíte právní formu, jak to uděláte! A proč jste to sem nepředložil, tu změnu?

Prosím vás, tohleto je... Já chápu, co všechno může exekutiva. Ale pořád i vláda České republiky musí dodržovat zákony této země. A nemůže si vymýšlet, že vytvoří nějakou normu, která bude v rozporu se zákonem. Jak ho budete řešit? To se budeme soudit tady? Řekněte, že to nevíte, nebo že jste to nechtěl udělat, a mně to bude milejší než to uhýbání se vlastní odpovědnosti. Prosím, máte slovo.

Chodí do privátních zařízení, chodí do státních zařízení. Ten subjekt při své standardní ekonomické činnosti dává prostor studentům, aby do toho podniku přišli a tam tu praxi realizovali. A stejně principiálně to děláme už dnes u těch Lesů.

Chodí na pozemky Lesů České republiky. A jestli tady pan poslanec Filip naráží na to, že by z toho školy měly mít ekonomický benefit, a proto jim ten majetek převedeme, tak to vstupujeme do úplně jiné roviny.

A to jsme schopni naplnit.

Prosím, máte slovo. No přesně, hledají se důvody proč ne.

Tak ještě jednou, pane ministře.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Pěnčíkovou. Přihlásil se pan ministr, který má přednostní právo. Nedal vám přednost, omlouvám se.

Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Pěnčíkovou, připraví se paní poslankyně Dobešová. Všechno řádné přihlášky do rozpravy. Opravdu nezpochybňuji to, že praxe je zajištěná už teď. Ovšem i ředitelé sami si stěžují na to, že praxe nemůže být vykonávána konzistentně, protože je prostě přehazujete z jednoho hektaru na druhý. Jediné, o co mi jde, a pochopila jsem, že asi i kolegům, ať se tomu dá právní mustr tak, ať ředitelé získají právní jistotu, že budou moci ty a ty pozemky po nějakou dobu, poměrně dlouhou, používat. To doteď nebylo. Kdybyste přišel před rokem, před dvěma s novelu lesního zákona, kde by se to ošetřilo, mohlo to dávno Sněmovnou projít, nemuseli jsme tady ten problém dneska řešit. Děkuji. Poprosím paní poslankyni Dobešovou. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych ráda k tomu také něco řekla.

Po vzniku zákona o převodu zemědělských pozemků a budov, které jsou potřebné pro zemědělské podnikání, musely školní statky převést tyto majetky na tehdejší pozemkový fond. Do dnešní doby nejsou vyřešeny některé majetkové vztahy o převodu majetku zpět na kraje, ačkoliv na počátku od roku 2000 byla určitá pojistka a nesměly tyto pozemky být převáděny na jiné majitele. V dnešní době už ani toto neplatí.